Přivolám naše kolegy z předsálí.

Počet přítomných se ustálil. Zahájím hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k přepracování tak, jak to navrhl pan poslanec Laudát.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 159, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 125. Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který předložila paní poslankyně Chalánková. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?

Sociální výbor. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče. Jak všichni víme, je to problém komplementárně spojený i s veřejným zdravotním pojištěním. Navrhuji proto výbor pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví je tedy druhý návrh. Má ještě někdo nějaký návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat postupně.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona zdravotnímu výboru. Kdo je proti?